Návrh A ještě schválen nebyl, takže nyní ho budeme hlasovat. Děkuji. Zahajuji hlasování o návrhu... Ještě stanoviska. Stanovisko výboru? Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh výboru. Kdo je proti návrhu výboru? V hlasování číslo 200 je přihlášeno 100 poslanců, pro 96, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Děkuji. Prosím stanovisko výboru. Děkuji. Stanovisko navrhovatele, tedy ministerstva? Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

Děkuji. Pokud je všechno jasné, tak já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Ani tento návrh nebyl přijat. Mám za to, že jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. Je tomu tak? V tom případě nyní budeme hlasovat o návrhu jako celku.